Děkuji, pane předsedající.

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu ve schůzi výboru životního prostředí. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, u pana ministra ani u pánů zpravodajů není zájem. Návrhy usnesení všech výborů jsou shodné, proto pokud budete souhlasit, budeme o nich hlasovat jako o jednom usnesení. Nemá nikdo proti tomuto postupu námitku? Zahajuji hlasování o usneseních, tak jak vám byla přednesena. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i pánům zpravodajům.